Já se omlouvám. Prosím kolegyně a kolegové, vím, že je ta procedura dlouhá, ale o ztišení, abychom všichni slyšeli, co paní zpravodajka říká.

Teď máme před sebou ještě tři pozměňovací návrhy pana poslance Juchelky.

také jde o členy Československé strany lidové a Československé strany socialistické. Děkuji, paní zpravodajko. Ptám se, zda má někdo námitek proti této proceduře a chce přednést jinou? Nikoliv. Protože se jedná o poměrně složitou proceduru, tak bych ji nechala hlasovat. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu procedury.

Návrh procedury byl přijat. K hlasování paní předsedkyně? Teď jsem se ptala, zda je tady námitek.

Nyní tedy zahajujeme hlasování o jednotlivých samostatných návrzích tak, jak byly předneseny proceduře, kterou jsme si právě hlasováním schválili a já prosím paní zpravodajku, aby nám vždy právě takto sdělila, který pozměňovací návrh hlasujeme. Tak jako první návrh budeme hlasovat návrhy legislativnětechnických úprav, jak je tady přednesl pan poslanec Mašek. Stanovisko? Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Mašek k hlasování? Jako k námitce ve smyslu, že máte jiné hlasování nebo nemůžeme tady rozpoutat další diskusi. Hlasuje se o pozměňovacích návrzích. Sněmovna rozhodla svým hlasováním o legislativnětechnickém a zamítla jej. Pokračujeme dál. Ano, toto hlasování rozhodlo... Já věřím, že ano, já myslím, že paní zpravodajka to řekla zcela jednoznačně a že to tady zaznělo. Moment, nebudeme takto pokračovat v diskusích, které jsou ne na mikrofon. Pokud namítáte, že někdo nevěděl, o čem hlasoval, tak jako nemáme jak postupovat jinak. Odsouhlasili jsme si, jak proceduru, tak tady zpravodajka jasně řekla, o čem hlasujeme, takže není možnost vystupovat jinak než s přednostním právem, anebo k samotnému hlasování a i s přednostním právem je to velmi velkorysé.